Tolik, prosím vás, v sedmi klíčových bodech.

Závěrem čtyři body. První bod: prosba o podporu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. Sport má spojovat, ne rozdělovat. K tomu velmi důležitá poznámka. Samozřejmě jsme si vědomi, a kdo bedlivě čtete podkladové dokumenty, tak víte, že vláda zaujala neutrální stanovisko a dostali jsme k novele řadu věcných, věcných a rozumných, legislativních připomínek ze strany vlády, to znamená k zapracování a teď podtrhuji tří oblastí.

Takže opravdu, technická legislativní upřesnění ze strany vlády bude jeden obsahový prvek, kterým se teď budeme zabývat nebo zabýváme, už je ve fázi velmi pokročilé připravenosti. Druhý obsahový prvek jsou velmi rozumné, já bych je spíš nazval parametrické doufám, že to nazývám správně parametrické podněty, návrhy, které jsme dostali od kolegů z hnutí ANO, od kolegů dedikovaných pro oblast sportu.

Měli jsme tady na pracovním jednání ve Sněmovně odhaduji a zaokrouhluji zhruba třicet klíčových zástupců českého sportovního prostředí. Čili podněty a náměty, připomínky, parametrické věci od vlády, od kolegů z hnutí ANO, kterým za to děkuji, od sportovního prostředí máme připravené, jenom to není... ve formátu pozměňovacího návrhu čekám ještě na některá jednání, třeba s předsedou školského výboru v tomto týdnu, v druhé polovině, na kterém jsme domluveni budou zapracovány tak, abychom reagovali na připomínky vlády jedním komplexním pozměňovacím návrhem, který půjde standardní cestou, standardní cestou samozřejmě již, podvýbor, přes garanční výbor, který bude určen, a tak dále. Takže druhá technická věc opravdu, myslím si, že k vypořádání, k férovému otevřenému vypořádání připomínek z těchto tří připomínkových zdrojů vláda České republiky na prvním místě, kolegové z hnutí ANO na druhém místě, sportovním prostředí na třetím místě, tak bude vypořádána.

Tolik, prosím vás, ode mě úvodem a jsem připraven na věcnou debatu. Děkuji, pane poslanče.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto změnu zpravodaje? Kdo je proti? Hlasujeme změnu zpravodaje.

Pan poslanec byl schválen zpravodajem. Já ho tedy poprosím, aby se ujal slova, a zároveň požádám kolegy, aby přenesli diskuse do předsálí. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych vystoupil k návrhu novely zákona o podpoře sportu. Pan předkladatel již poměrně podrobně ten návrh představil. Já bych se soustředil jenom na několik takových těch základních věcí. Jednak novela zákona o podpoře sportu navrhuje organizačněfunkční změny ve struktuře Národní sportovní agentury a navrhuje ustanovení kolektivního řídícího orgánu, to již bylo řečeno, ve formě pětičlenné rady Národní sportovní agentury a kolektivního kontrolního orgánu ve formě desetičlenné dozorčí komise.

Navrhuje se, aby funkce předsedy, místopředsedy a tří členů Rady národní sportovní agentury byly veřejné funkce a byly odměňovány podle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem s výkonem funkce představitelů státní moci. Funkce členů dozorčí komise jsou navrhovány jako veřejné funkce, které jsou podle návrhu vykonávány bezplatně. Novela zákona zvyšuje kompetenční požadavky na funkce předsedy, místopředsedy a ostatních členů Rady národní sportovní agentury, například se tam zavádí požadavek na vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně. Návrh také zpřísňuje pravidla pro neslučitelnost funkce předsedy, místopředsedy a členů Rady národní sportovní agentury s jinými veřejnými funkcemi, zejména s funkcí poslance, senátora či člena vlády.

Výslovně stanovuje, že gesci nad oblastí školního a vysokoškolského sportu včetně finanční podpory a přípravy strategického plánu má Ministerstvo školství. Děkuji za pozornost.